Poštovane kolegice i kolege, želim vam dobar dan. Prije kretanja na točke dnevnog reda imamo iznošenje stajališta. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, nezavisnih zastupnika poštovani kolega Hrvoje Zekanović. Izvolite kolega Zekanović.

Uvaženi predsjedavajući.

Uvaženi zastupniče Brkić, ja sam jako dugo pričao u ovom Saboru ništa se nije dogodilo po tom pitanju.

Poštovani kolega Pernar, temeljem članka 240. izričem vam opomenu sa oduzimanjem riječi i ja bih vas lijepo molio da sjednete na svoje mjesto.

Ja bih vas lijepo molio da napustite plenarnu dvoranu.

Kolega Pernar, temeljem članka 241. stavak 3. izričem vam mjeru udaljenje sa sjednice u dvostrukom trajanju, znači i za danas i za sutra. I žao mi je što uvijek koristite isti model samopromocije, šaljete jako ružnu poruku.